Ano, děkuji.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Foldyna. Pane předsedající, děkuji, děkuji. Já navážu na kolegu. Paradoxně navážu na pana kolegu. Chtěl bych, abychom na to úterý, před tím bodem, než schválíme to pěstování marihuany, tak po včerejšku, když jsem viděl, jak ze Sněmovny visí jakýsi duhový hadr, tak bych navrhoval, abychom zařadili pevně zařazený bod: Přejmenování české sněmovny na autonomní centrum Klinika II, aby bylo občanům jasné, co se tady odehrává. Děkuji vám za pochopení.

Tak paní poslankyně Černochová.

Dobrá ráno, dámy a pánové. Já mám na vás jednu naléhavou prosbu.

Vyšel dokument z Evropské komise, který vlastně je takovou předzvěstí toho, že by se tento návrh měl implementovat do právních řádů jednotlivých členských států. Já jsem v této věci v minulosti podávala několik interpelací na různé ministry naší vlády a byla jsem všemi ministry ubezpečovaná, že nic takového nehrozí.

Umíte si asi představit, každý z vás, kdo někdy na nějaké střelnici byl, co znamená střílet něčím jiným než olovem ve městě, co to bude znamenat, jak se ty střely budou odrážet, jaké škody to může napáchat. Takže já vás skutečně velmi zdvořile prosím, abychom se touto věcí... Paní poslankyně vám tady něco sděluje a rušíte. ... abychom se touto věcí zabývali.

Ten bod máme zařazený, vy jste mi ho onehdá zařadili.

Jenom abyste v rychlosti, v těch třech a půl minutách, co mi zbývají, věděli, o co přesně jde.

Ale jak se postupně ukazuje, záměr Evropské komise byl samozřejmě širší.

A snad mezi námi není nikdo, kdo by zpochybňoval to, že tento průmysl je velmi významný pro naši ekonomiku a chceme jej podporovat. Samozřejmě by mě zajímalo, jaký je postoj vlády, která na jednání vysílá úředníky, zejména pak Ministerstvo životního prostředí a další.

Děkuji pěkně. Děkuji.

Děkuji. Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Jan Čižinský. Děkuji za slovo. Oba jsou teď připraveny na třetí čtení.

Děkuji. Děkuji.